Proto bych prosil ministryni zodpovědnou za regionální rozvoj, aby nám tady řekla, jak se s touto otázkou v rámci Ministerstva pro místní rozvoj je schopna popasovat. Zda počítá s tím, že vláda podpoří města a obce v této oblasti.

Proto moc prosím o vyjádření jednak z hlediska toho, zdali je ministerstvo připraveno udělat jakýsi rozbor vybavenosti měst a obcí z hlediska infrastruktury a definovat tak případné priority do budoucna, a zároveň co uděláme s problematikou, která se týká místních komunikací, protože podle všeho evropské peníze na to vyčleněny nebudou. A stát by se této problematice měl věnovat, protože si má být vědom toho, že obce a města na místní komunikace mít nebudou.

Ta problematika tady ještě dnes nezazněla, proto bych prosil, paní ministryně, zdali byst nás ujistila, že vše je tak, jak má být, a brambory jsou v řádku, nebo jestli stále trvá spor Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní požádám dalšího řádně přihlášeného do rozpravy a tím je pan poslanec Zahradník.

To je rok, kdy na jeho závěru proběhly první volby do krajských zastupitelstev, kdy vlastně vznikly kraje, které pak se plně ujaly své funkce v roce 2001.

Musím říct, že ty struktury, které povstaly na základě tohoto zákona, tedy regiony soudržnosti, regionální rady regionů soudržnosti a úřady regionálních rad, splnily svou úlohu velmi dobře. Regionální operační programy fungovaly dobře a umožnily velmi kvalitní a kvalifikované rozdělení finančních prostředků, což podpořilo regionální rozvoj v našich krajích.

My jsme se dnes rozhodli, Česká republika se rozhodla jít v oblasti podpory regionálního rozvoje jinou cestou, než tomu bylo v minulém období. Je tedy navržen a prosazen Integrovaný regionální operační program.

Děkuji.

Nebyla ještě zmíněna další otázka, jakou roli budou hrát ty místní aktivity, které jsou podle mého názoru připraveny k tomu, aby zprostředkovaly tok evropských peněz do území, tedy mám na mysli místní akční skupiny, které jsou poměrně dobře stabilizovány, kterým se podle mého názoru daří přežívat toto období, kdy nemají vlastně žádné zdroje pro svou existenci, kdy kraje, ty, které mají zájem na jejich fungování, z vlastních rozpočtů místní akční skupiny podporují.

Poslední moje připomínka se týká třetí části zmíněného zákona, a to je jakési první kodifikace něčeho, co velmi významně začíná vznikat, to jsou ta evropská seskupení územní spolupráce. To je něco, co vlastně má svůj původ v ustanovení Evropské komise, které již bylo schváleno před několika lety, a dokonce některá taková evropská seskupení územní spolupráce začínají vznikat, jakkoli o tom příliš informace mezi veřejností a bohužel i mezi politiky není.

Tento region už vlastně má svoje orgány, má už některé svoje priority, snaží se zapojit právě do započatého programového období.